16.

Za navrhovatele uvede návrh paní poslankyně Margita Balaštíková.

Paní navrhovatelko, máte slovo. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Chtěla jsem vám to osladit a všechno vám to přečíst, ale rozhodla jsem se to zkrátit na minimum.

Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Od paní poslankyně Balaštíkové jste slyšeli odůvodnění tohoto návrhu.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově zástupkyně předkladatelů poslankyně Margity Balaštíkové, zpravodajské zprávě poslankyně Marie Pěnčíkové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění výše uvedený zákon, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které máte v tisku 199/2. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce.

Do té také nemám žádnou přihlášku, do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.

Děkuji paní navrhovatelce, děkuji paní zpravodajce.